Za klub Pirátů říkám, že si velmi vážím seniorů, našich babiček a dědečků, a je dobře, že vláda jim navrhuje přidat 700 korun. Celkově je navýšení průměrného důchodu za této vlády úplně rekordní.

A já bych chtěl poprosit i naši opozici, aby nám představila svůj plán konsolidace, tak aby to dohromady dávalo smysl s rozpočtem. Děkuju, paní předsedkyně.

A jsem zvědava, jak se k tomu postavíte, protože jste to již dvakrát neschválili, to znamená, že požadujeme mimořádnou schůzi. A to je fakt. Zároveň bych si dovolila reagovat na pana Výborného.

Hrozné je, jakým způsobem vy tady přicházíte, jakým způsobem jednáte. Ten stav legislativní nouze musí potvrdit tato Poslanecká sněmovna. My jasně říkáme, že nejsou důvody pro vyhlášení stavu legislativní nouze. Dneska máme třetí největší inflaci v rámci EU. A kdo to způsobil? Tato vláda to způsobila!

A myslím si, že je opravdu sprosté a nehorázné, že to chcete schvalovat v polovině roku. Děkuju. Moc děkuji. Budu reagovat i na pana poslance Michálka, vaším prostřednictvím.

Takže to rozdělování společnosti, kdy vy nabouráváte tu solidaritu mezi mladými, starými, nemocnými, zdravými, mezi bohatými a chudými, tak to je vaše rétorika, vy tu společnost rozdělujete a máte samozřejmě za to zodpovědnost. Co se týká té struktury důchodů.

A už několik měsíců se drží na špici v Evropské unii. V tuto chvíli Česká republika je třetí zemí v Evropské unii, která má nejvyšší inflaci.

Kde to tedy v tuto chvíli je?

Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Přihlásila jsem se v době, kdy jsem chtěla reagovat a budu reagovat výhradně na kolegu Výborného, vaším prostřednictvím, paní předsedkyně. Slova je to marné má pravdu.

Ale bylo by dobré si vzpomenout na minulost.

Dokážete to také? Týkalo se to toho, že byl předložen návrh, abychom v legislativní nouzi řešili insolvence.

Je to hloupost? Zkuste to! Prosím vás, je to pouze zákonná úprava, nic víc. Zkuste mít tu odvahu, vy, co s tím nesouhlasíte, a řekněte ne, není to v pořádku! Paní poslankyně Malá a následuje pan místopředseda Skopeček. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající.

To jsou základní ústavní principy, na kterých stojí demokracie a Ústava České republiky.

A já se ani nedivím, protože ti, co by pro to hlasovali, by se museli stydět! Pan místopředseda Skopeček a následuje pan poslanec Hendrych. Tak já jsem chtěl ocenit, že se pan Foldyna omluvil. Chápu emoce. Emoce neznamená lhát a křivě obviňovat.

Nikdo to podle mého názoru nebyl.

To mně přijde úsměvné ve chvíli, kdy od začátku volebního období máme xtou schůzi, kde se složitě prokousáváme schválením pořadu schůze, kdy tady při zcela běžných zákonech zažíváme obstrukce už při schvalování programu. Tady žádný parní válec není.